Doporučení je negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Souhlasí všichni navrhovatelé, že tomu tak je? Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku.